Děkuji vám, pane místopředsedo. Já trošku navážu na slova Miroslava Opálky. Ono se to v podstatě opravdu týká těch dalších veřejných služeb, které jsou vykonávány, oblasti horské služby, oblasti vodní záchranné služby a dalších, což jsou činnosti, které jsou mimo rámec pracovního poměru.

A říkám to schválně, protože tento zákon je již naprosto, nebo v mnohém nevyhovující pro současné moderní pojetí této činnosti včetně činnosti těch dobrovolných jednotek. Vím o tom, že se bude připravovat zásadní novela tohoto zákona. A podle mého názoru by celá tato problematika i toho zajištění dobrovolných jednotek, když už nebudu mluvit o věcech kolem horské služby, tak těchto dobrovolných jednotek měla být v tomto zákoně jednoznačně popsána a jednoznačně uvedeno, jakým způsobem člověk v době, kdy přišel k úrazu, k pracovnímu úrazu, těžkému úrazu, bude obsluhován. Ale Ministerstvo vnitra neprojevilo příslušný zájem teď mám na mysli ty, kteří měli za to zodpovídat.

Nikoho nevidím. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, já bych zde jenom dodala k horské službě, protože jejím zakladatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Horská služba je nestátní neziskovou organizací.

Nicméně řeší si to samozřejmě ředitel horské služby. Ano, děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji. Vážená paní ministryně, to nám je samozřejmě známo. Ale problém je, že člověk ve svém dobrovolném čase vykonává nějakou činnost, která ho může přivést k tomu, že ve veřejném zájmu onemocní třeba i na rok. Takže nám jde o to, aby ta doba nebyla hrazena první tři dny nic, čtvrtý až čtrnáctý den na úkor zaměstnavatele 60 % podotýkám, z vyměřovacího základu. A pak vlastně maximálně rok těch 60 %. Čili chtěli jsme hledat cestu ne prostřednictvím zákoníku práce, ale prostřednictvím zákona o nemocenském pojištění, jak ocenit ty osoby, které ve prospěch veřejnosti vykonávají dobrovolně tuto činnost, a aby byly srovnány mezi hasiče, horskou službu a vodní záchrannou službu. Nic víc jsme nechtěli.

Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím a budeme pokračovat rozpravou podrobnou, do které je přihlášena paní kolegyně Jana Pastuchová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Já děkuji. Já bych se ráda přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 5089, který se týká právě zařazení dalších složek, což jsou dobrovolní členové horské služby, dobrovolní členové vodní záchranné služby a členové Českého červeného kříže. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Nepadl žádný návrh, o kterém bychom hlasovali ve druhém čtení, a proto druhé čtení tohoto návrhu zákona končím. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce.